Za podstatné a nejdůležitější považuji to, a to byly možná ty nejtěžší práce, zachovat obchodní tajemství u státních podniků a společností. Každý státní podnik a společnost má možnost chránit své obchodní tajemství, má možnost nezveřejnit tu část smlouvy, která se týká obchodního tajemství, a to dokonce i v případě, když samotná smlouva nepředstavuje obchodní tajemství, ale když celý souhrn obchodně dodavatelských vztahů může ve svém konečném důsledku představovat určitou chráněnou hodnotu, představovat obchodní tajemství, což byla největší obava, a považuji to i pro svou osobu za to nestěžejnější, co jsme pro to dělali. Nyní s tímto textem přicházíme před vás, předkládáme ho a samozřejmě jsme připraveni odpovídat na jednotlivé dotazy. Mám zkušenost s několika debatami se starosty, kdy samozřejmě počáteční reakce byla velmi negativní, ale když se vysvětlí jednotlivé prvky, tak námitky se výrazně sníží a opravdu je možnost dosáhnout určité shody. Byl jsem nejvíc napadán starosty, že budou muset skenovat všechny smlouvy.

Na závěr svého příspěvku bych krátce pohovořil o svých dalších dvou pozměňovacích návrzích.

To byl řekněme jeden z větších koaličních rozporů, které ministerstvo tu správu převezme.

A pak je tu pozměňovací návrh, který byl koaličně vyjednáván a v podstatě bylo vybídnuto hnutí ANO, aby si ho předložilo samostatně, a to je pozměňovací návrh, který se týká již existujících smluv, dle kterých je stále plněno na jednotlivých ministerstvech, nebo na základě kterých může být plněno a bude plněno. Registr smluv jako takový je systém nastavený do budoucna, který bude fungovat až s účinností zákona. Ale abychom mohli efektivně řídit veřejnou správu, aby se zjistilo aktuálně, co se na jednotlivých ministerstvech děje, aby se našly případné úspory, aby zde byla nějaká veřejná kontrola, přichází hnutí ANO s návrhem, aby v rámci tohoto návrhu zákona byla přijata právní úprava, že jednotlivá ministerstva jsou povinna zveřejňovat už od přijetí zákona všechny tzv. živé smlouvy, to znamená, na základě kterých je plněno nebo bude plněno. A požádám tedy kolegy o podporu i tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban a poté pan ministr vnitra. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, základní motto, které tady říkal předkladatel, že s veřejnými prostředky se má hospodařit veřejně, je jistě bohulibé a lze s ním absolutně souhlasit. Proto s podivem nevidím v tom návrhu zákona princip, který by hlídal veřejné prostředky, a to dotace, které jdou do privátního sektoru. A dotací ze státního rozpočtu je jistě v řádech, myslím, asi šesti desítek miliard korun ročně, a tedy připravil jsem samozřejmě poznávací návrh, který to napravuje, s tím, že ovšem musím tady konstatovat, že ještě než jsem se k němu přihlásil, tak jsem velmi silně kritizován tzv. Rekonstrukcí státu, co jsem si to dovolil, jaksi ukládat tady privátním firmám. Já myslím, jestli máme opravdu hlídat veřejné prostředky, tak jde o dotace.

A těch státních to neohrožuje, tam, kde mají přímou konkurenci, která dostává dotaci? Já myslím, že zákon měl dobrý záměr, ale je napsán účelově, takže pokud se ho nepodaří opravit, tak nelze pro něj hlasovat. Děkuji za pozornost. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo.

Já jsem se k tomu nevyjadřoval, protože si nemyslím, že je dobré si vzkazovat s některými partnery přes média, ale tady mi dovolte, aby se vyjádřil.

Já bych skutečně požádal kolegy o klid.

My jsme o tomto vedli dlouhou debatu a já jsem přesvědčen o tom, že by registr mělo primárně spravovat Ministerstvo financí, případně Ministerstvo pro místní rozvoj.

Z našeho pohledu a podle našeho názoru by to znamenalo změnu kompetenčního zákona a to je hlavní důvod, proč se Ministerstvo vnitra rozhodlo, že se přihlásí k zodpovědnosti, abychom tento zákon posunuli, a že je připraveno převzít zodpovědnost za vytvoření a správu tohoto registru. Vytvoření a správa tohoto registru, kolegové a kolegyně, vytvoření a provoz na první tři roky bude stát zhruba 50 mil. Kč. Závěrem ještě jednou bych chtěl poděkovat zaměstnancům Ministerstva vnitra, kteří odvedli při přípravě této normy velmi dobrou práci. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru vnitra a budeme pokračovat.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem avizoval panu předsedajícímu, že bych rád vystoupil ve 12 hodin. Jak víte, Sněmovna zařadila na tuto hodinu informaci ministra zdravotnictví k financování léčby roztroušené sklerózy, zjednodušeně řečeno, a bohužel ten návrh nebyl konzultován s panem ministrem, který právě v tuto chvíli hovoří v Senátu a předkládá a obhajuje tam své návrhy, tudíž samozřejmě nemůže být zde. Je zde přítomen pan poslanec Běhounek, který je také předsedou správní rady VZP, který by případně určité informace v této věci podat mohl, ale zdá se, že dohoda by byla spíše na tom tento bod přerušit.